Ano, pokračujeme. Teď projednáme bod číslo 2, pak číslo 3 a pak číslo 4. A pak se zpátky vrátíme zase k těm bodům, které budou v druhém čtení a znova budou třetí čtení, jo?

Já jsem otevřel podrobnou rozpravu ve druhém (?) čtení. Má zájem vystoupit v podrobné rozpravě ve třetím čtení zpravodaj pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo. Já bych jenom chtěl upozornit na jeden technický detail, který teď můžeme dořešit, a to je ten fakt, že kolega Kubíček tady měl takovou čtenářskou pětiminutovku. Bohužel realitou je, že my máme nějaká pravidla, potřebujeme, aby ten text byl k dispozici prostřednictvím systému. Takže by bylo optimální, kdyby kromě toho čtení, které tady přednesl kolega Kubíček, se kolega Janulík přihlásil k číslu, které je vloženo do systému. Je to identický text, prosím vás, nemusíte se děsit, nic nového nevzniká. Jenom abychom procesně mohli o tom pozměňovacím návrhu, který je v systému, hlasovat, tak aby toto načtení provedl.

Já mám matně představu, že jsme ho ukončili.

Pan poslanec Janulík by se tím pádem přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům.

Takže budeme hlasovat.

Ano. Ano, je to tak, jak jsem říkal.